Děkuji panu ministru kultury Danielu Hermanovi a žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Romana Procházku, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Příprava nového zákona o ochraně památkového fondu započala již v roce 2012, přičemž finální verze navrhovaného zákona je kompromisním výsledkem několikaletého jednání Ministerstva kultury se širokým spektrem zájmových skupin a dotčených subjektů. Cílem navrhovaného zákona je ochrana, zachování, využívání, údržba, prezentace a předání kulturního dědictví dalším generacím. Navrhovaný zákon tak přináší větší možnosti ochrany památkového fondu, nové prostředky orgánů památkové péče k ochraně památek a vyváženost mezi ochranou veřejného zájmu a soukromých zájmů vlastníků kulturních památek, včetně ekonomických náhrad za reálná omezení vlastnických práv. Zároveň je navrhovaný zákon v souladu se současnými právními předpisy České republiky i mezinárodními úmluvami.

Zákon dále přináší snížení administrativní zátěže Národního památkového ústavu, zakotvuje vyšší společenskou kontrolu ochrany architektonického dědictví tím, že přichází s možností aktivní účasti organizované veřejnosti prostřednictvím třeba spolků nebo obecně prospěšných společností zabývajících se obdobnou činností. Nově se také zakotvuje katalog práv a povinností vlastníka kulturní památky. Památkové rezervace a památkové zóny se budou nově konstituovat prostřednictvím opatření obecné povahy, a to oproti dosavadnímu způsobu vzniku památkové rezervace nebo památkové zóny vydáním obecně závazného právního předpisu, což opět přinese větší účast vlastníků nemovitostí dotčených prohlášením památkové rezervace nebo památkové zóny.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji, a jste první přihlášený do rozpravy, poté eviduji přihlášku paní poslankyně Černochové a pana poslance Korteho. Navrhovaný zákon o ochraně památkového fondu jsem před chvílí představil z pozice sněmovního zpravodaje, rád bych však k navrženému zákonu promluvil také z pozice předsedy podvýboru pro kulturu.

Na tato jednání byli přizváni zástupci Ministerstva kultury, kteří zákon podrobně představili a vysvětlili jeho pozitiva a úskalí. Na zasedání, které se konalo 18. září 2014, byli dokonce přizváni zástupci Národního památkového ústavu, zástupci Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, zástupci Asociace muzeí a galerií České republiky, zástupci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a zástupci Asociace krajů České republiky. Ministerstvo kultury se po celou dobu vypořádávalo s připomínkami jednotlivých dotčených subjektů a mnohdy zcela odlišnými zájmy ať už na samotném podvýboru pro kulturu, tak na svých setkáních s dotčenými subjekty, které ze své iniciativy Ministerstvo kultury v rámci přípravných prací pořádalo. Veškeré zápisy z jednání, vypořádání připomínek a různá znění návrhů zákona Ministerstvo zveřejňovalo po celou dobu na svých internetových stránkách. Nyní, když se dlouho očekávaný návrh zákona dostal na program Poslanecké sněmovny, se začíná znovu dostávat do popředí zájmu různých zájmových skupin, jichž se zákon dotýká, a začínají uplatňovat nově své připomínky. S mnoha těmito připomínkami se však již Ministerstvo kultury v rámci příprav zákona vyrovnalo, nebo tyto připomínky nebyly vůbec vyřčeny v rámci přípravných jednání. Některé připomínky vycházejí z nepochopení jednotlivých ustanovení zákona nebo z legislativní neznalosti.

Dámy a pánové, s ohledem na současný zcela neuspokojivý právní stav v oblasti památkové péče, s ohledem na dlouhé přípravné práce Ministerstva kultury a čas jednotlivých dotčených skupin, které projevily zájem účastnit se přípravných jednání se zástupci Ministerstva kultury, i s ohledem na práci poslanců v podvýboru pro kulturu dejte prosím tomuto návrhu šanci k projednání v dalších čteních. Děkuji za pozornost. Nyní paní poslankyně Černochová. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já optimismus předložený panem ministrem kultury Hermanem ani zpravodajem nesdílím a nesdílím ho z toho důvodu, že jsem se skutečně velmi podrobně tomu návrhu zákona věnovala, věnovala jsem se mu i se svými kolegy v rámci hlavního města Prahy, kde jak víte, tak část Prahy je v režimu památek, konkrétně je to městská část, na jejímž území pracuji jako starostka. Polovina našeho území je památkovou zónou, polovina území je památkovou rezervací, takže si myslím, že k tomuto tématu rozhodně mám co říct. A protože jsem chtěla postupovat seriózně, tak připomínky, které jsem shromáždila od svých kolegů odborníků v rámci příslušných radnic, jsem panu zpravodajovi předala, je to někdy dva měsíce zpátky. Dovolte mi, abych k tomuto návrhu zákona promluvila nejprve v obecnější rovině. Ano, zákon o ochraně památkového fondu především nahrazuje dosud platný zastaralý zákon z dob socialismu o státní památkové péči. Určitě v tomto návrhu zákona je i celá řada zlepšení. Umožní se úřadům lépe reagovat na případy, kdy se vlastník o památku nestará, což já velmi ocením, protože tady skutečně se nemůžeme dovolat například Děkuju.

Dobrá věc v tomto návrhu zákona je i to, že z působnosti orgánů památkové péče se vyjímají práce v památkové zóně, v ochranném památkovém pásmu, pokud práce nevyžadují povolení či ohlášení stavebnímu úřadu a nezasahujeli se do vnějšího vzhledu stavby či pozemku.

Může se jednat například o vnitřní rekonstrukce, o zdravotní technickou instalaci a podobně.